Podle našeho názoru, a nejen podle našeho názoru, on i ten materiál SFDI to připouští, supervize staveb a projektové dokumentace, které zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury, je personálně nedostatečně zabezpečená.

Při jednání na hospodářském výboru pan ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury prohlásil, že za to může nedostatečná možnost takové odborníky najmout a zaplatit. Dokonce se v materiálu píše, že v případě, že by byl problém s najmutím kvalifikovaných pracovníků, budou potřebné kapacity zajištěny externě.

Děkuji vám. Děkuji. Ještě se prosím někdo hlásí do rozpravy? Ano. Pan poslanec Adamec. Děkuji, vážený pane předsedající.

Děkuji, pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zkusím stručně, ale na některé věci nemohu nestručně a byl jsem vyzván, abych dal šanci debatovat. Tak nebudu příliš komentovat ta dojemná slova o slabých ministrech dopravy, protože to není pravda, ale já si myslím... Na druhé straně bych rád váženému panu poslanci Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího řekl, že on byl taky ministrem dopravy a taky tyhle věci nerozhýbal, takže mám pocit, že si nemáme moc nikdo co vyčítat, ale to už je jiná záležitost. A velmi stručně. Restart, proč tam není 500 milionů. A tam bohužel nebyly, takže jsme je tam nemohli dát a nebyly tam ani alokovány ze strany Ministerstva financí.

Co se týče ale toho rozpočtu, samozřejmě tady není otázka boje.

Nicméně chtěl bych říct, že vývoj je takový, že jak v minulém roce ten základ našeho rozpočtu byl mnohem nižší, během roku se do Státního fondu dopravní infrastruktury dostalo dalších 6 až 7 miliard, takže si myslím, že ty peníze tam jsou.

Jsem přesvědčen, že na všechny akce, které máme nachystané, a budou nachystané peníze, budou, zahájí se a stavět budeme. Ještě bych k tomu poslednímu vystoupení kolegy od Pirátů rád dodal jednu věc. Ono je hezké vzít nějaké programové prohlášení a říct, co má vláda zajistit, ale myslím si, že tady je jeden zásadní problém.

Máme tu dvě faktické poznámky. Ještě přečtu omluvu.